My tady jednáme o důvěře vládě a místopředseda koaliční strany říká národu, že slova premiéra, pro jehož vládu dnes mají poslanci za ČSSD vyslovit důvěru, nemáme brát vážně?

Děkuji.

Když tady budeme za pár minut každý za sebe podle svého vědomí a svědomí říkat, jestli vyslovujeme této vládě důvěru a říkáme, jestli jsme pro návrh či proti návrhu, je odpověď buďto ano, nebo ne. Není tam žádná jiná varianta. Nikoli tolerujete. Podporujete! Poslední věc.

Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Mě by asi nikdo neobvinil, že mám nějaký příliš vřelý vztah k ODS, přesto bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího poděkovat panu Stanjurovi za hezké shrnutí převážně období konce předchozí vlády Andreje Babiše spolu se sociální demokracií. Když jsem dneska poslouchal dotazy, které mířily na vládu, která zde sedí, a vlastně jenom těch pár výstupů, které z toho prostoru za námi zde bylo, a poslouchal jsem, co zaznívalo na plénu, chtěl bych upozornit, že doba se mění. Tyto volby se už nesly dosti značně v tom, že přicházeli lidé, kteří historicky nevolili, a přicházejí lidé, kteří třeba v těchto volbách volili poprvé.

Ta vědomostní společnost, o které jsem mluvil, to je prostě společnost svobodných, digitálně propojených lidí, kteří si ty informace sdílejí. A já si nemyslím, že ta společnost ještě dlouho bude konzumovat ty polopravdy a hry na politiku, které tady probíhají, a ti lidé si to řeknou. A já i děkuji třeba lidem, kteří se díky Pirátům a třeba i díky novým mladým lidem v politice dívají na jednání Sněmovny a kopírují na YouTube kanály ty záznamy, protože jak přijde ta další a další generace, tak prostě ten styl politiky, kterého jsme svědky zde dnes a kterého jsme byli svědky významnou dobu, kdy Česká republika ještě nesměřovala ke vzdělanostní společnosti, tak ti lidé si to řeknou a v těch dalších a dalších volbách se to projeví. A já doufám, že tohle je poslední volební období, kdy se musíme dívat na takovýto styl politiky. Faktická poznámka, pan předseda Kalousek.

Pan předseda Kalousek stahuje svoji faktickou poznámku. Není tomu tak. Končím rozpravu. Připomínám, že podle § 85 odst. 1 a 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny se o návrhu na vyslovení důvěry vládě hlasuje podle jmen. K přijetí usnesení o vyslovení důvěry vládě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Jako prvního jsem vylosoval poslance pana Tomáše Martínka.